Jsou zde dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A opravdu to říkám vážně.

A teď ta Evropská unie, no ona zkrátka nechce se rozejít takhle pěkně. No není, pane kolego!

Tato poznámka reagovala na předchozí rozpravu.

Nicméně tak vás seznámím s omluvenkami, které se tady zatím nakupily.

Děkuji. Ale tak jak to někdy bývá, protože není technik, je ajťák původem a dneska je více ekonom a politik, tak neví některé souvislosti.

Možná jenom částečnou, protože mají svá omezení.

A jenom jsem to chtěl doplnit, protože když už tedy mě tady kolega Zbyněk Stanjura prostřednictvím předsedajícího oslovil, tak abychom si říkali ne polopravdy, ale abychom si říkali pravdy. A to, co on říká z hlediska možnosti řekněme podpory České republiky anebo vlády ohledně těch tří roků .

Nejsem žádný fanoušek elektromobility. Jenom popisuji realitu. Nerozhodneme to sami v České republice, kolik jich musí naše automobilky prodat. A já jsem říkal, že Německo se už rozhodlo.

Ale neznám státní podporu bez dopadu na státní rozpočet. K paní poslankyni Langšádlové. Že když se nezvýší, nebudou.

To nebyla analýza, to byl komentář. Tak jsem se k tomu v tom svém vystoupení dostal.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já už opravdu jenom velice krátce. I v tom komentáři zkrátka ta analogie naprosto neodpovídá, ta situace je jiná.

Dovolte mi jenom krátkou poznámku.

Děkuji a nyní se vrátíme do podrobné rozpravy a já prosím pana poslance Luzara, který je přihlášen. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Po dlouhé rozpravě objasňující mnoho věcí politických, ekonomických, ale i mezinárodních, se dostáváme k jádru věci.

Ale když to slyším od euroskeptické strany, tak by měla říkat, že naopak příjmová stránka našeho rozpočtu nereaguje optimisticky na brexit, protože to je přece výzva pro ty státy, které opouštějí Evropskou unii, aby se chopily ekonomické výhodnosti takového osamostatnění se. Dovolte mi, abych se nyní přihlásil k sněmovním dokumentům, k tisku 509, který dneska projednáváme.